Princip přiměřenosti. Princip sociální solidarity.

Princip garance.

Princip participace.

Řád tohoto nařízení se vztahuje na všechny právní předpisy, které upravují dávky v případě invalidity, dávky v případě nemoci a v mateřství, dávky pozůstalých, dávky ve stáří, dávky v nezaměstnanosti, pohřebné, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rodinné dávky.

Tato nařízení představují základní, přímo závazné a nad národní právní předpisy postavené předpisy Společenství koordinující systémy sociálního zabezpečení všech členských států.

Zaplacené pojistné není osobě při skončení pojištění vyplaceno ani se nepřevádí do jiné země.